Výborně. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Pan poslanec Fiala navrhuje nový bod, také jenom do schůze, Zavedení vojenského výcviku pro občany České republiky. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Pan poslanec Okamura nový bod Islám a jeho neslučitelnost s demokracií. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Předpokládám po písemných interpelacích. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. A pak je tady tedy návrh, aby to byl první bod dalšího dne, kdy bude ve Sněmovně přítomen předseda vlády.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh přijat nebyl.

Tento návrh nebyl přijat. Pan poslanec Lank nový bod Stanovisko vlády České republiky k petici proti kvótám, a to dnes po pevně zařazených bodech. Bylo to tak, pane poslanče?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Ano, o tom můžeme hlasovat.